Děkuji.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Je úplně jasné, že pan Kurz a další nemluví česky. Já to vím, pane Babiši.

Ale problém je v tom, že tady jsou úředníci, kteří jsou skutečně kompetentní, jsou jazykově vybavení, ale státní správa za vás o ně nestojí. To, že jsme si odsouhlasili na jedné celostátní konferenci, že odcházíme do opozice, je pravda, a bylo to proto, že prezident republiky řekl, že vy budete premiérem. To je zase otázka nikoliv personální, ale otázka principiální. To je otázka principiální. A až budete mluvit s těmi zmiňovanými na Evropské radě, tak se jich zeptejte, jestli by u nich bylo možné, aby byl jmenován premiérem člověk, který má takovýto problém. To mi vůbec nepřísluší. Já ctím presumpci neviny. Takže abychom si tohle jasně řekli. My jsme byli připraveni jednat a měli jsme svoje podmínky. Ta podmínka evidentně nebyla splněna, ale přišli jsme s vámi jednat, zda pro vás tu podmínku, že vy budete premiérem, jestli ji nelze změnit. Takže neříkejte, že jsme nechtěli jednat. To je lež. My jsme se nepotkali, naše vzájemné pozice se nepotkaly, ale není pravda, že jsme nechtěli jednat, a byli jsme připraveni jednat o vstupu do vlády s hnutím ANO. Tak tady nemluvte nepravdy.

Proč tady pořád veřejnost matete? Není to pravda.

Tomu rozumím, každý máme nějaké ego.

Já k vám, pane Babiši, necítím žádnou zášť.

Tak myslím, že je potřeba se podívat na objektivní fakta. Co se odpracovalo v RIS3 strategii, v národních inovačních platformách, že je připraveno nové hodnocení, že je mezinárodní rada.

Přitom se s Evropskou komisí všechno vyjednalo a můžou se peníze čerpat. Takže hovořit o tom, že jsem tam nic neudělal nebo skoro neudělal, beru jako osobní útok.

Já mám úctu k lidem, kteří jsou o generaci starší, kteří v životě něco dokázali. Dobře, můžu to akceptovat. Já si to úplně nemyslím, ale nemyslí si to ani více lidí, například vedení Škodovky, ale dobře. Tak nepsaná pravidla, pane Babiši, jsou například pravidla slušného chování.

A jsem přesvědčen, že stejně tak nepostupujete na vládě objektivně, jak jste říkal.

Vždyť si sám protiřečíte! Takže my vám žádný návod na to, jak s námi jednat máte, dávat nebudeme.

Jsem přesvědčen, že my vám rozhodně nemůžeme dávat důkazy ve věcech trestněprávních.

Já bych tedy poprosil, a opravdu nechci pokračovat v nějaké konfrontaci v osobních věcech, nemám to zapotřebí, ale chci vás poprosit jako člověk mladší, méně zkušený, který toho v životě nedokázal jako vy je také pravda, že vy jste takový náš český disident, protože v době, kdy tady lidé seděli v kriminálu, protože chtěli demokracii, svobodu a podnikání, tak vy jste studoval v zahraničí.

Tak vám chci navrhnout, abyste přestal na mě osobně útočit. Já vám slibuji, že se budu snažit, aby jako jsem to měl ve zvyku, nikdy bych nebyl osobní. Ale prosím, nepoužívejte tady skutečně agresivní nepravdy vůči mé osobě. A také to není důstojné role předsedy vlády. Jakkoliv nesouhlasím s tím, jakým způsobem tato vláda vládne a jakým způsobem vůbec vznikla.